Ta situace se bude ještě více zhoršovat pro občany České republiky.

To je důležité.

Protože stát má své jisté a živnostníci ani úředníci nejsou zbytečně zatěžováni byrokracií, protože daně se platit mají. Ale zároveň to zavedení paušální daně, to je ten mechanismus, který funguje i třeba v Německu a tak podobně.

Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v rámci přednostních práv.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, máme zde mimořádnou schůzi a ten, kdo nás sleduje, tak by možná očekával to, že v době krizové, v době problémové, v době, kdy nedaleko od nás zuří válka, v době velké energetické krize, kdy dopady na naše občany, naše firmy jsou velmi zásadní, tak že se svolá mimořádná schůze k důležitým bodům, které budou řešit ať už ty dopady, nebo opatření, která pomohou, nebo změny, které musíme rychle udělat pro to, abychom všechny krize zvládli. Obvykle by to rovněž mělo být spojené s tím, že se vytvoří, anebo bude domlouvat na takovýchto schůzích nějaká mimořádná forma podpory.

A když se podíváme, o čem ty schůze mají být, tak je to energetická podpora ať už ve smyslu daně z přidané hodnoty, nebo odpuštění nemravných plateb za obnovitelné zdroje, případně řešení Modernizačního fondu, což jsou desítky až stovky miliard korun, které lze využít právě na podporu domácností nebo firem. Pomíjím to, že všechny tyto návrhy jsou shozeny ze stolu, že se nezačne nikdy projednávat mimořádná schůze, která by obsahovala tyto body, a ještě předtím, než se k nim dostaneme, tak je schůze ukončena.

Čestné prohlášení. Čestné prohlášení relativně méně podstatný bod, který se měl řešit a má řešit v normální schůzi. Ale protože to vláda nestihla, tak se svolává mimořádná schůze a do ní se zařadí tento bod. Dalším bodem je elektronická evidence tržeb, která už byla zrušena, ale teď se ještě bude rušit její dobrovolnost, ačkoliv to zástupci firem, podnikatelů, živnostníků, sdružení v Hospodářské komoře, Asociaci malých a středních podniků, Svazu průmyslu a podobně, vyžadují. Nicméně diskutujme o tom, ale je k tomu nutné svolávat mimořádnou schůzi v této době? Novela o střetu zájmů.

Toto obsahuje tato novela, která se teď mimořádně musí řešit. A paradoxní je to, že se svolává mimořádná schůze, aby se prohlasovalo to, že se v době krize bude odebírat tento zdroj, to znamená, že se sníží podpora zdravotnictví.

Nevím, proč neřešíme zásadní věci, proč neřešíme věci, které každého trápí a nad kterými třeba nemusíme dojít ke shodě, tomu rozumím. Je to pohled koalice opozice. Ale proč neřešíme energetické problémy?

Jenom podotýkám, že ještě před rokem to bylo 10 %. A není vyloučeno, a podle docela solidních nezávislých analýz to vychází, že během několika měsíců to může být až 30 % domácností, které míří k chudobě. Proč zde neřešíme opatření pro ně? Proč neřešíme, kde vzít zdroje na to, abychom podpořili ať už plošnými nástroji, anebo nástroji, které jsou schopny podpořit když už ne plošně, tak alespoň v domácnostech, které mají určitou spotřebu?